Podle navrhovatelů a předkladatelů tato právní úprava povede vedle výše uvedeného z dlouhodobého hlediska ke zvýšení kvality, srozumitelnosti, zpřehlednění a vzájemné provázanosti právního řádu České republiky.

Podle předkladatelů je jejich ambicí získat dvě výhody.

Pouze se suše ukládá provozovateli Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv prostřednictvím rozhraní předávat Hospodářské komoře podklady pro vedení nového informačního systému.

A víte, že dneska i velmi vysoké soudní autority říkají, že náš právní řád je natolik nepřehledný, že je těžké se v tom orientovat to cituji jednoho z předkladatelů. Zde se ptám, co říkají vysoké soudní autority na to, že se chce tímto poslaneckým návrhem zákona zavést do právní praxe nový pojem. Vedle vlastního textu, vedle důvodové zprávy, se bude zavádět nová povinnost, a to přehled povinností podnikatelů.

Navrhovatel právního předpisu je povinen ve stanovené struktuře zpracovat do samostatné přílohy návrhu právního předpisu přehled povinností podnikatelů, které vyplývají z navrženého právního předpisu nebo právního předpisu, který je právním předpisem měněn nebo doplňován. Tak dál bych mohl citovat druhý odstavec tohoto § 20. A zde se ptám: Takže Sněmovna bude schvalovat text zákona a k tomu také bude schvalovat výčtový přehled povinností podnikatelů? Nebo se tento výčet dodá dodatečně? Nebude to naopak předmětem sporů a různých výkladů? Přehled povinností pro podnikatele to si dokážu představit, že bude přijímat naše Sněmovna. Ale chybí mi zde novela jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Dost dobře si však nedokážu představit, kdo, jak a po kom bude mámit povinnosti vzniklé z nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Předkladatel ve své zprávě specifikoval, kolik malé, střední a velké podniky vynakládají ročně na právní služby. Mohl bych to celé citovat.

A tohle je šance, jak jim to zjednodušit, jak jim výrazně snížit tyto náklady, aby mohli ušetřené peníze investovat do mezd svých zaměstnanců, případně do technologického či jiného vybavení. Nezpochybňuji, že tento odhad nákladů v podnicích je možný. Mám zkušenosti z práce v privátních společnostech a s privátními společnostmi a vím, že se právní služby objednávají na složitější věci, které přesahují právní vědomí podnikatelů či jejich týmů. A tento přístup nezměníme sebelepším výčtem povinností. Vláda dala tomuto sněmovnímu tisku neutrální stanovisko, a to přesto, že k němu měla 19 připomínek. Parlamentní institut návrh ohodnotil navržená úprava je částečně slučitelná s právem Evropské unie. Pro mě jako laika z toho tedy vyplývá, že navržená úprava je částečně neslučitelná s právem Evropské unie a je v rozporu s Ústavou České republiky. Zástupce předkladatelů při prvním čtení vyjádřil přesvědčení, že si s tím hospodářský výbor poradí a že v dalším průběhu projednávání zohlední stanovisko vlády.

Zástupce předkladatelů se nad naším vystoupením pozastavil slovy, že jsme to asi nečetli. Odkazuji se tedy na text důvodové zprávy v části RIA třetí odstavec Agregované dopady návrhu zákona, pododstavec 3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Předpokládá se dopad do státního rozpočtu a ostatních veřejných rozpočtů. Ve vztahu ke státnímu rozpočtu se počítá s výdaji ve výši 96 mil. korun po dobu pěti let, tj. celkem 480 mil. korun.

Část uvedených výdajů státního rozpočtu přitom může být použita na úhradu obdobných nákladů vynaložených Hospodářskou komorou České republiky, pokud vykoná příslušné odborné práce namísto ústředních orgánů státní správy. Obdobně část výdajů územních rozpočtů může být snížena, resp. přesunuta na státní rozpočet, pokud příslušné odborné práce namísto orgánů územních samosprávních celků vykoná Hospodářská komora.